23.

Máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, jsme ve druhém čtení projednávání zákona o obcích, zákona o krajích a zákona o hlavním městě Praze, který řeší kumulaci odměn. Tento návrh spočívá v tom, že pokud poslanec, senátor nebo člen vlády bude zároveň uvolněným zastupitelem, to znamená starostou, hejtmanem nebo náměstkem, tak za tu uvolněnou funkci zastupitele bude pobírat pouze 0,4násobek. Tento sněmovní tisk byl přiřazen garančnímu výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který doporučil tento sněmovní tisk Poslanecké sněmovně schválit v předloženém znění. Děkuji vám za pozornost.

Teď požádám zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pana poslance Ivana Bartoše, aby nás informoval o jednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pane předsedo, máte slovo.

Byly zde i předneseny pozměňovací návrhy, které ovšem výbor neschválil. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj tedy na své 14. schůzi přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky sněmovní tisk 273 projednat a schválit v předloženém znění. Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, kde máme zatím tři přihlášky, a to pana poslance Pavla Jelínka...

Pane předsedo, máte slovo s přednostním právem. Děkuji za slovo.

První je, že ten návrh je bezesporu retroaktivní, protože zasahuje do stávajících funkčních období řádně zvolených zastupitelů ať už na úrovni měst a obcí, anebo na úrovni krajů a mění pravidla hry pro již zvolené zastupitele. Takže já v podrobné rozpravě načtu minimálně změnu účinnosti, pokud si prohlasuje většina, že ten návrh chce, aby to bylo účinné pro příští funkční období anebo pro stávající. Volby budou za chvilku. Někdy v říjnu roku 2020 budou krajské volby, a pokud si taková pravidla schválíte, tak by měla platit až pro nově zvolené zastupitele a každý například z členů zákonného sboru, ať už Sněmovny, nebo Senátu, by s tím počítal, než by přijal kandidaturu. To mi připadá správné, logické. U komunálních voleb je samozřejmě ten odklad delší, protože jsme pár měsíců po komunálních volbách. Mnoho z mých kolegů úspěšně vedlo kandidátní listiny, vyhráli volby, sestavili většinové koalice a byli zvoleni. Proč ten návrh pokládám za nesystémový? Já si myslím, že k tomu můžeme přistupovat pouze dvěma způsoby. Oba dva jsou legitimní a oba dva jsou používané i v zahraničí.

A druhý model, který je také legitimní, který je systémový, že zákonem zakážeme kumulaci těchto funkcí. A jsou země, kde to platí. To znamená, to se stalo bývalému senátorovi za hnutí ANO, například, že když starosta je zvolen poslancem či senátorem, automaticky mu zaniká funkce, protože kandidovat může každý, kam chce, a naopak. A ta diskuse není černobílá, obě řešení mají své plusy a obě řešení mají své minusy.